Následně, když na to upozornil i Senát a ta norma nám byla vrácena, tak vládní koalice odmítla hlasovat o tom, zda stav legislativní nouze trvá.

A teď je to potřetí.

Netýkalo se to soudců a státních zástupců.

A od začátku tvrdil jak premiér, tak ministr zdravotnictví, že se jedná v podstatě o jakousi jen pojistku. Ovšem pojistky nemají co být projednávány ve stavu legislativní nouze.

2.

Ale podstatné je, že vláda sama respektovala to omezení 30 dnů, které tam sice není úplně výslovně uvedeno, ale vychází z logiky věci. Ale vláda to respektovala, předkládala takto ty návrhy a následně se případně hlasovalo o době kratší. Nikdy ale nedošlo k překročení té lhůty.

Dle vyjádření pana profesora na to reagovali zástupci Ministerstva vnitra s tím, že to je sice možná pravda, ale vždyť vláda vždy respektovala a nikdy nepřekročila lhůtu 30 dnů, a je tedy zbytečné se tím nadále legislativně zabývat, a tato otázka byla odsunuta do pozadí. Oni v té době asi naprosto nemohli tušit, že přijde vláda nová a při první příležitosti, při první příležitosti, která nastala, tak vlastně řekněme nějak výkladové omezení své pravomoci nedodržela a zažádala si o více dnů.

Takže sám o sobě už generuje nějaké změny v základních právech a svobodách občanů České republiky. A to je právě to nejzákladnější, na čem my se nedokážeme zřejmě domluvit, že nám jde o princip a jde o to, že se jedná o ústavní zákon a že by měla být dodržována nějaká dobrá praxe. A my zde mluvíme celou dobu o principu, a z druhé strany posloucháme argumenty o tom, že covidová a uprchlická krize jsou dvě naprosto rozdílné věci, že jsme si za těch 30 dnů vyzkoušeli, že přece vláda do práv a povinností občanů nezasáhla nijak citelně nebo vůbec, že se jedná o uprchlíky z jiné země. Ale to není podstata debaty, kterou tu vedeme a kterou tady chceme vést.

Co je ale zarážející, že já jsem v době, kdy se řešil pandemický zákon, tak jsem vám tady četl ústavní nález, který jasně stanovil, že z pohledu Ústavního soudu i zvyklost v České republice může být pramenem práva, a zvlášť to platí u parlamentních procedur a stejně zvlášť to platí u ústavního práva, protože logicky ústavní předpisy jsou známé svou větší abstraktností, svou větší obecností právě proto, aby jejich trvání mělo nějakou obecnější platnost a nedocházelo zbytečně k jejich častým změnám. Ústava České republiky je opravdu jenom jedna. Právo je jenom jedno. To je to, co jsme se někteří z nás snažili vám říct opakovaně během této debaty. Žádný zákon není dokonalý, není všeobsažný. A ústavněprávní předpisy také nejsou dokonalé. To, že tam existuje mezera, víme.

Ale to každá zvyklost je někdy nová. Ale tahle je dobrá, podařilo se jí překlenout určitou mezeru v zákoně, a proto považuji za nehorázné, že tato zvyklost je nyní novou vládní koalicí pošlapána. Víte, já jsem byl jednou na návštěvě ve Sněmovně lordů a ptali jsme se na různé věci.

Já si myslím, že bychom měli více respektovat i zvyklosti, které jsme si tu nastavili, zvlášť jestliže jsou pozitivního charakteru. Myslím si, že není vlastně jasné, proč se koalice bojí té diskuse v Poslanecké sněmovně.

Ale považuji to za naprosto nemístný komentář u předsedkyně Poslanecké sněmovny, která je první mezi rovnými, která by měla být předsedkyní nás všech, která by měla být mojí předsedkyní.